Tady je požadavek na návrh 5 členů, z toho minimálně 2 ženy, a 5 náhradníků, z toho minimálně 1 žena. Pouze v tomto případě zatím návrh ze strany Sněmovny nebude kompletní, protože v té první části u členů máme v tuto chvíli pouze 4 nominace a z toho 1 ženu. Je možné ale takto návrh přijmout s tím, že podle informací z mezinárodního oddělení budou pověřovací listiny odesílány až v lednu, takže my ještě jako volební komise budeme s kluby jednat a předpokládáme, že ta 1 chybějící žena bude doplněna nebo navržena v rámci standardního návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. To znamená, můžeme tento návrh v tuto chvíli takto přijmout. Ano, děkuji a zahajuji hlasování o vašem návrhu. Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo, máte slovo, abyste mohl pokračovat. Zde je požadavek 3 členové a 2 náhradníci. Tento počet byl ze strany poslaneckých klubů zcela naplněn a můžeme v tomto duchu hlasovat o navrženém usnesení na obsazení. Ano, dám hlasovat o vašem návrhu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.